Jedná se o sněmovní tisk 681, začínáme prvé čtení. Stanovisko vlády nám bylo doručeno jako sněmovní tisk 681/1. Prosím, aby předložený návrh uvedla za navrhovatele poslankyně Jana Krutáková. Dobré odpoledne.

V tomto návrhu Starostové reagují na koncepci na ochranu před následky sucha pro území České republiky schválenou vládou už v červenci 2017.